Připomínám, že jsme v prvém čtení a navrženo je jednat podle § 90 odst. 2, to znamená schválit zákon hned v prvém čtení. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.